Děkuji, pane předsedající, jak jsem již ve svém vystoupení avizoval, mám tady připravený, myslím, že docela logicky, návrh procedury hlasování k tisku 208, s kterým byli seznámeni opravdu všichni zpravodajové ze všech poslaneckých klubů. Do této chvíle jsem k této proceduře, kterou jsem jim rozdal již minulý týden, nezaznamenal žádné námitky. Nejdřív bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu I1, to je poslanecký návrh kolegy pana poslance Stupčuka ve variantě 1. Pokud by to nebylo přijato, hlasuje se o druhé variantě pozměňujícího návrhu pana poslance Stupčuka, a to je ten jeho pozměňující návrh I1, ale varianta 2.

Nicméně pokud by to nebylo přijato, tento můj pozměňující návrh, který je označen pod písmenem C, potom by se hlasovalo o pozměňujícím návrhu A a B.

Potom bychom hlasovali samostatně o pozměňujícím návrhu E1, kde je již zmiňovaný a komentovaný pozměňující návrh pana poslance Fidlera, týká se zde diskutovaných tabákových listů. Potom bychom hlasovali postupně následující pozměňující návrhy týkající se sazby spotřební daně na tabákové výrobky. Upozorňuji, pokud by některý z nich byl přijat, jsou ostatní nehlasovatelné.

Potom bychom postupovali dále na G1, předpokládám, že mě garanti klubu sledují, to je pozměňující návrh pana poslance Stanjury.

Tím bychom se vyrovnali s celým blokem návrhů na změny spotřební daně.

Na závěr, kdybychom se vyrovnali s těmito pozměňujícími návrhy, bychom hlasovali o návrhu zákona ve znění přijatých případných pozměňujících návrhů. Děkuji za pozornost. K proceduře vystoupí pan poslanec Stanjura.

Je to jen prosba na pana zpravodaje. Jelikož nás čekají ještě náročnější body programu, já bych opravdu zestručnil svoji odpověď na to, jak jsem řekl, pan kolega Stupčuk předložil pozměňující návrh k mému pozměňujícímu návrhu Pardon, já jsem pochopil tu žádost, aby toto zaznělo před hlasováním o tom konkrétním návrhu. Tak to bylo myšleno. Není tomu tak.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh procedury byl přijat. Poprosím zpravodaje, aby přednášel jednotlivé návrhy, a poté pana ministra a pana zpravodaje, aby k nim vždy sdělili stanovisko. S tím, že jsem zaznamenal žádost o větší prostor mezi jednotlivými hlasováními.

Takže zeptám se na stanovisko.

Pan zpravodaj?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Další návrh prosím. Prosím stanovisko: pan ministr? Pan zpravodaj?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Prosím, budeme pokračovat, pane zpravodaji.